Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli se hlásí pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče. Pane předsedající, dámy a pánové, v podstatě nemám co dodat k tomu, co řekl pan zpravodaj, tak se jistě divíte, proč vystupuji. Chci v návaznosti na jednání volebního výboru navrhnout určité doprovodné usnesení, nikoliv pozměňovací návrh, ale pouze jakousi deklaraci, která naváže tuto tzv. malou novelu na velkou novelizaci zákona o Českém rozhlasu. Já bych to tady stručně přerecitoval a pak bych v podrobné rozpravě to načetl. Doprovodné usnesení, o kterém jsme abych byl čestný jednali i ve volebním výboru, ale nebylo přijato většinou, přesto bych rád podobné usnesení předložil k laskavému uvážení vám, dámy a pánové poslanci. Čili to znění by bylo asi takhle: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministra kultury České republiky a volební výbor, aby do připravované novely zákona o Českém rozhlasu ve znění pozdějších předpisů zpracovali ustanovení o programové specifikaci jednotlivých celoplošných okruhů Českého rozhlasu, případně i s vymezením programových prvků zpravodajství, publicistiky a kultury tak, aby byly jednoznačně definovány obsahové nástroje veřejnoprávní služby a základní obsahový rámec jejího naplňování. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Komárkovi. Hlásí se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji hezké odpoledne. Kolegyně a kolegové, o mně je známo, že jsem na straně a budu na straně veřejnoprávních médií. Připomenu, že jsem před svou politickou kariérou dvanáct let působil jako člen managementu Českého rozhlasu, takže jsem ještě zažil přípravy na onu stanici Český rozhlas Plus. Vy, kteří tu problematiku neznáte detailně, tak po řadu několika let rozhlas provozoval relativně malinkaté, řekněme experimentální stanice nebo experimentální programy typu Český rozhlas Leonardo, zpravodajskou stanici atd. Pak je všechny sloučil do jednoho, právě do oné stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.